Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, já opětovně navrhnu zařadit bod s názvem Informace vlády k plánované podpoře společnosti Smartwings, a to na středu 3. 6. jako první bod odpoledního bloku.

To znamená, nejde o malé peníze. Je celkem jedno, jestli by to bylo formou úvěru, nebo garance úvěru, ten princip je stále stejný.

To vlastně nevíme, protože na čínské straně, nebo na straně toho akcionáře CITIC to vede někam do Hongkongu a tam to končí. Ví to vláda, komu vlastně chce poskytnout garanci?

Nejsou ani kritické pro tu dopravní obslužnost.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Nejprve bychom tedy hlasovali. Je zde žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl.

Nejprve budeme tedy hlasovat o návrzích, které předložilo grémium Poslanecké sněmovny. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh grémia tak, jak zazněl. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Teď se vypořádáme s návrhy, které předložil pan předseda Rakušan, a nejprve je to návrh na zařazení nového bodu Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám československých legionářů. Nejprve zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pan předseda navrhuje tento bod dnes jako první bod jednání, pevné zařazení.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Dále pan předseda Rakušan navrhuje zařazení nového bodu Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů, z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislosti se zavedením tzv. chytré karantény. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Pan předseda Jurečka nenavrhoval žádný konkrétní bod, pouze se přihlásil k předchozím návrhům. Pan poslanec Veselý navrhuje zařazení nového bodu Kompenzace snížení daňových příjmů samospráv v souvislosti s kompenzačním bonusem. Takto jsem si poznačil název bodu. Ptám se, kdo je pro. Nejprve zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.